Ano. Pokud ne, tak budeme hlasovat.

Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo se pro. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.

Pane předsedo, na poslaneckém klubu jsem dostala informaci, že se některý z kolegů bude snažit zařadit bod CETA jako bod číslo 2. Takže pokud by bod CETA jako bod číslo 2 prošel, navrhuji, aby ten můj bod byl jako číslo 3. Dobře, tak v tom případě o tom nechám hlasovat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Teď tedy máme podobnou situaci u návrhu pana poslance Ondráčka. Ten chce... Jako druhý bod neprošel, takže alternativa. Ano, omlouvám se. To znamená, teď bychom hlasovali o tom, že tento nový bod paní poslankyně Černochové bude řazen jako třetí bod dnešního jednání po smlouvě CETA.

Tento návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan předseda klubu ODS.

Nicméně na stenozáznam chci připomenout situaci, ve které jsme. Poslanecká sněmovna jasnou většinou zavázala vládu České republiky k nějakému kroku, načež vláda nebo ministr zahraničí, který by měl plnit usnesení Poslanecké sněmovny a který se zodpovídá Poslanecké sněmovně, dostane dopis od Palestinců a rozhodne se, že než by riskoval diplomatickou nótu, raději bude pohrdat Poslaneckou sněmovnou. A vy si to necháte líbit většinově a nechcete se proti tomu bránit.

Návrh přijat nebyl. A pan předseda Faltýnek navrhuje, abychom body 82 a 86 zařadili po bodu 49. Zahajuji hlasování.

Návrh přijat nebyl.